To, že v tuto chvíli zkrátka máme nastaveny nějaké podmínky, které vlastně dáváme do té zkratky OTN, to znamená očkování, test nebo prodělání nemoci, to je opět standard, který dnes vidíme i v řadě jiných zemí. To znamená, že člověk musí prokázat bezinfekčnost, abychom zabránili šíření nemoci při kontaktu mezi lidmi ve větších skupinách a podobně.

Naopak, já bych byl nejradši, kdybychom mohli zrušit všechna opatření, nemuseli jsme vůbec covid řešit, ale bohužel v té situaci nejsme, a pokud mám být odpovědným ministrem zdravotnictví, tak tato základní opatření zkrátka musíme nastavit a musí být zachována právě do doby, než dosáhneme kolektivní imunity, kde skutečně proočkovanost populace dosáhne minimálně 70% hladiny. Já si myslím, že je reálné, abychom to zvládli do září.

A to je vše.

Paní poslankyně má zájem položit doplňující dotaz.

Jen připomenu, že hnutí SPD prosazuje uzákonit definici dobrovolnosti očkování do zákona, protože se obáváme, jak bude postupováno vůči osobám, které se nebudou chtít naočkovat vakcínou, a to zejména vzhledem k nedostatečnému testování vakcín, jejich vedlejším účinkům, občas slyšíme i o náhlých úmrtích, a dále nás zneklidňuje, že někteří výrobci vakcín odmítají převzít odpovědnost za případnou škodu na zdraví. Takže budeme rádi, pane ministře, až se ten zákon bude projednávat, když náš pozměňovací návrh podpoříte a tím gestem ukážete, že vám opravdu jde o dobrovolnost.

Děkuji za slovo. Není možné, aby bylo očkování nařízeno povinně, pokud to nebude přímo explicitně stanoveno v zákoně o ochraně veřejného zdraví, a to by samozřejmě musel schválit zákonodárný sbor, Parlament, a k tomu určitě nedojde a ani se nechystáme něco takového navrhnout. Takže znovu říkám, ta debata o tom, že by očkování mělo být povinné, je nesmyslná právě z toho pohledu, že povinnost by musela být stanovena zákonem, pouze a jedině zákonem o ochraně veřejného zdraví, stejně jako je povinné očkování třeba proti tetanu nebo nějakým jiným chorobám. Takže tolik jenom k té povinnosti, která se tady stále objevuje a není pravdou, že bychom chtěli, aby očkování bylo povinné.

Ale znovu říkám, je jasné, já to nepopírám, že chceme, aby co nejvíce lidí bylo naočkováno, protože věřím, že to je jediná cesta k normálnímu životu. Děkuji za přesné dodržení času.

Chci se vás proto zeptat, pane ministře, jestli uvažujete, nebo jakým způsobem se Ministerstvo zdravotnictví chystá na tu vlnu přeočkování. mohu říct ze své lékařské praxe, že se na mě obracejí ať už samotní pacienti seniorního věku, nebo jejich příbuzní, a týká se to právě těch, kteří byli očkováni v první vlně vakcínou AstraZeneca a měli by zájem o to se v odborně doporučené době přeočkovat jiným typem vakcíny.

Takže se chci zeptat, pane ministře, jak se

Takže tolik mé otázky k tomu, jak jsme nachystáni na vlnu přeočkování proti COVID19. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji za slovo.

Problémem je, že bohužel zatím neexistují žádné studie, které by přinesly zaručené informace o tom, kdy a koho bude nutné přeočkovat.